A myslím si, že by také neměl být tak velký rozdíl, který, pokud bychom neschválili žádný z pozměňovacích návrhů, kterých je tady ale celá řada k této výši příspěvku ve třetím stupni, tak by vznikla velká mezera mezi čtvrtým stupněm a třetím stupněm a to také nepovažuji za správné. Myslím si, že tak velká mezera, jaká by mohla vzniknout, by tam určitě být neměla.

To je velmi oblíbený argument. Tak znovu připoutám vaši pozornost ke svému pozměňovacímu návrhu k rozpočtu, který jsme projednávali v tomto týdnu a který jsem předkládala ve druhém čtení a který se právě příspěvku na péči týká a který myslí na to, abychom na příští rok už měli prostředky na toto zvýšení, konkrétně o necelých 6 miliard korun. A je možné právě při projednávání rozpočtu ten pozměňovací návrh podpořit.

Myslím si, že to je přesně to, co bychom v době ekonomického růstu, ke kterému tady už několik let po sobě dochází, v době, kdy se zvyšuje životní úroveň našich občanů, dochází k růstu mezd a dalších věcí, tak že bychom měli právě na tyto své spoluobčany myslet mnohem spíš než zavádět některé nesmysly zdarma nebo s výraznou slevou. Takže toto považuji za téma, které bychom měli brát velmi seriózně, velmi vážně a měli bychom se mu právě s důstojností věnovat a podpořit naše spoluobčany, kteří to nejvíc potřebují, protože ti mají velmi malou šanci většinou si pomoci nějak sami. To je, myslím si, všechno z mé strany k tomuto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost i za podporu pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěl bych začít tím, a nestává se to často, že souhlasím s částí vystoupení paní ministryně, zejména s tou částí, kdy říkala, že péče ve třetím a čtvrtém stupni je práce na 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

A to bychom si měli uvědomit. Současně chci říct, že nesouhlasím s vystoupením některých mých předchůdců, kteří říkají, že nejlepší je návrh mého ctěného kolegy pana poslance Sklenáka. Jako politický realista bych řekl, že má největší šanci na přijetí. To ještě neznamená, že je nejlepší. Proč je nejlepší.

A protože vím, že ne všichni se podrobně věnujete sociální politice, tak si zkusme říci, jaký je rozdíl příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Máme definováno deset základních životních potřeb a skutečně vás prosím, abyste mě poslouchali. Já je teď přečtu a pak vám řeknu, jaké počty ten člověk nezvládá sám, abyste viděli, jak tenká hranice je mezi péčí ve třetím a čtvrtém stupni.

Já vím, že každému zdravému člověku to připadá jako normální, že to jsou jednoduché věci. Zdaleka to tak není. A teď v tom třetím stupni u dětí a mladistvých do 18 let jsou ti, kteří nejsou schopni zvládat šest nebo sedm těchto základních životních potřeb, a ve čtvrtém stupni osm nebo devět.

Ta hranice je mimořádně malá a velmi často závisí na konkrétním posouzení konkrétního případu. A nechci dneska mluvit o problémech lékařské posudkové služby.

To může být rozhodující kritériem mezi třetím a čtvrtým stupněm.

Pro ty, kteří si to nemyslí, tak bych chtěl slyšet zdůvodnění, proč tomu tak není. Proč si myslí, že ti, kteří pečují o někoho, kdo má třetí stupeň, mají dostat méně, například o dva tisíce, nebo o nic, o nulu, než ti, kteří pečují o někoho ve čtvrtém stupni závislosti.